Také děkuji. A nyní bych poprosil zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jíž by měla být poslankyně Věra Kovářová, aby se ujala slova a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila, nicméně paní poslankyni tu nevidím a myslím, že je dokonce omluvena, takže bych potřeboval jiného zpravodaje z výboru. Dvě minuty. A vyměníme zpravodaje.

Dovolte, abych vám tedy přečetla usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.